Pravděpodobnost selhání zvláštní účelové jednotky se vypočítá na základě úvěrového rizika spojeného s aktivy v držení zvláštní účelové jednotky. Časová struktura základní bezrizikové úrokové míry splňuje všechna tato kritéria, kdy pojišťovny a zajišťovny jsou v praxi schopny získat úrokové míry bezrizikovým způsobem; úrokové... Pane poslanče, rozumím vám.

Stanovuje se transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně. Pro každou měnu a splatnost se na základě sazeb úrokových swapů pro úrokové míry dané měny odvodí základní bezrizikové úrokové míry upravené tak, aby zohledňovaly úrokové riziko.

Úprava o úvěrová rizika podle článku 44 odst. 1 se stanovuje transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně.

Výpočet úpravy vychází z 50 % průměru tohoto rozdílu během jednoho roku.

Zásady uplatňované při extrapolaci příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr jsou stejné pro všechny měny.

Vyrovnávací úpravy podle uvedeného článku se použijí na extrapolované bezrizikové úrokové míry.

Stanovuje se transparentně, obezřetně, spolehlivě, objektivně a soustavně.

Základní časovou strukturu bezrizikové úrokové míry měn vázaných na euro upravenou pro měnové riziko lze použít pro výpočet nejlepšího odhadu s ohledem na pojistné nebo zajistné závazky vyjádřené v této měně, jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

ekonomické situace v eurozóně a oblasti této měny jsou dostatečně podobné, aby bylo zajištěno, že úrokové míry eura a této měny se budou vyvíjet podobným způsobem; dohoda o vázanosti měny zajišťuje, že v případě extrémních jevů na trhu nepřekročí relativní změny ve směnném kurzu v průběhu jednoho roku rozpětí stanovené v písmenu a) tohoto článku a že budou odpovídat hladině spolehlivosti podle článku 101 směrnice 2009/138;

A pro účely písmene c) se zohlední finanční zdroje stran, které zajišťují vázanost měny. Koeficient měnového rizika je negativní a odpovídá nákladům na zajištění proti riziku, že se ve vázané měně hodnota investice, vyjádření v eurech, sníží v důsledku změn v úrovni směnného kurzu mezi eurem a touto vázanou měnou.

Metody použité při určování referenčních portfolií jsou stejně pro všechny měny a země.

Finanční nástroje obchodovatelné na trzích, které dočasně nejsou v souladu s článkem 40 odst. 3, mohou být zařazeny do portfolia pouze tehdy, jestliže se očekává, že trh v přiměřené lhůtě opět dosáhne souladu s těmito kritérii. Pro každou měnu a pro každou zemi splňuje referenční portfolio aktiv všechny tyto požadavky:

pokud existují, je portfolio založeno na relevantních indexech, které jsou snadno dostupné veřejnosti a existují veřejná kritéria určující, kdy a jak budou složky těchto indexů změněny;

2.